Děkuji vám. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek, připraví se pan předseda Faltýnek. Dámy a pánové, přicházím s návrhem zařazení nového bodu, který se jmenuje Odvolání Hany Lipovské z Rady České televize. Již při jednání poslední schůze jsem požádal dopisem volební výbor, aby posoudil, zda jednání této členky Rady České televize je v souladu se zákonem, který vymezuje konání a aktivity radních České televize. Legislativní odbor Sněmovny se ve svém vyjádření přiklonil k názoru, že Hana Lipovská jako členka Rady České televize by neměla jménem jakéhokoliv veřejného subjektu vyjadřovat své názory a postoje především ve věcech, které spadají podle § 8 zákona o České televize do působnosti rady, neboť taková vyjádření mohou zpochybňovat její nezávislost nebo nestrannost při výkonu členky Rady České televize. Jsem přesvědčen, že svým celkovým jednáním Hana Lipovská jednak porušuje zákaz platný pro členy Rady České televize podle zákona, v němž se hovoří, že nesmí při výkonu své funkce v radě působit ve prospěch skupinových zájmů, a současně jsem přesvědčen, že naplňuje skutkovou podstatu pro odvolání z funkce tím, že se systematicky dopouští jednání, kterým zpochybňuje svoji nezávislost anebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady. Její politická činnost sama o sobě v demokratickém právním státě je možná a přípustná, ale z hlediska nezávislosti atributů České televize je nepřijatelná. Zároveň jsem přesvědčen, že podle mého názoru svou politickou činností závažným způsobem narušuje důstojnost funkce člena Rady České televize. Já vás žádám, kolegyně a kolegové, o podporu tohoto bodu, zařazení na program a následné hlasování. Byl bych rád, aby Poslanecká sněmovna podstoupila tento proces, protože sami pro sebe jako poslankyně a poslanci si musíme vydefinovat, jaké chování pro nás je ještě přijatelné a jaké chování nebudeme tolerovat, protože svobodná a nezávislá média, veřejnoprávní média jsou zárukou demokracie, a já jsem přesvědčen, že ti, kteří jsou v Radě, tak především ti by prvně měli ctít a respektovat zákon. Zařaďme tento bod, dejme hlasovat a skutečně o něm veďme diskusi, protože jestli tento bod nepodpoříte, tak z mého pohledu se stavíte na stranu těch, kteří nejsou připraveni respektovat zákon, a je jim jedno, kdo Českou televizi kontroluje.

Děkuji. Dobrý den, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, děkuji za pozornost a za slovo.

Já bych chtěl poprosit všechny, aby podpořili můj návrh, a to zařadit sněmovní tisk 503, což je novela zákona o pedagogických pracovnících, který nám vrátil Senát, na konec bloku zákonů vrácených a zamítnutých Senátem. Pokud se týká návrhu pana předsedy Rakušana K Bělorusku, my podpoříme hnutí ANO zařazení tohoto bodu do pořadu schůze, ale jenom bych poprosil, abychom tímto bodem, pokud je to trošku možné, dneska nezačínali, abychom aspoň některé senátní vratky projednali a věnovali se tomu třeba později, ale to bude určitě jeden z návrhů mých kolegů, pokud projde zařazení tohoto bodu do pořadu schůze tak, abychom našli během dneška nebo na dnešek nějaký rozumný čas. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jenom technicky, dnes schvalujeme pořad celé schůze, máme první zasedání, takže není možné veto, takže o tomto návrhu budeme hlasovat. Děkuji za slovo.

My už jsme na předchozí schůzi posunuli dál záležitost týkající se klouzavého mandátu, která tady má poměrně širokou podporu.

Děkuji. Paní místopředsedkyně Černochová s přednostním právem za klub ODS. Děkuji, pane předsedo.